K problému inkluze bylo již mnoho řečeno.

Dále o reformě financování se zde již několikrát hovořilo. Nyní se ukazuje, že to tak není a že doslova sežere její zavedení možná až dvě desítky miliard. My v SPD jsme pro navýšení platů učitelů a ostatních pracovníků, protože na učitelích, kteří budou učit naše a další generace, je postavena budoucnost nás všech. Proto se ptám prostřednictvím pana předsedajícího pana premiéra a pana ministra školství, zda vláda tento slib uskuteční, nebo nikoliv. Myslím si, že naše učitele a pracovníky ve školství tato věc velmi zajímá. Jelikož učitelé musí mít vysokoškolské vzdělání, měli by také být za svoji práci dostatečně finančně ohodnoceni. Mnoho kvalitních a vzdělaných učitelů přešlo do jiné profese, na některých místech republiky ředitelé nemohou sehnat učitele do svých škol a také hrozí už proběhla stávka, kdy učitelé například nedorazí do výuky vůbec. Toto všechno je pouze důsledek naší vlády a jejích slibů. Děkuji za pozornost. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předem bych chtěl poděkovat za to, že se toto téma dostalo na plénum Sněmovny, protože mi dává příležitost jednak bilancovat, jednak vás seznámit s těmi konkrétními kroky, ke kterým došlo. Vezmu to postupně.

Takže ty peníze nemizí.

To znamená ty, které v tom systému chyběly z důvodu podfinancování nebo podříznutí financování speciálního školství. K inkluzi, která tady byla zmíněna, podotýkám jednu věc. A jestli se něco ukázalo v minulých letech, tak že i tyto speciální školy jsou podfinancované. Tento stav se snažíme změnit.

Protože tam to není o tom, aby si sáhly do toho společného balíku, který nazýváte inkluzí, tak já upozorňuji, že na ty peníze, které tam dneska jsou a které jsou dost často kritizovány, tak jsou to i peníze, na které si přes podpůrná opatření sahají speciální školy.

Nebylo tomu tak.

Nemůže být z povahy věci nákladově neutrální, protože věc, kterou tím léčíme...

A druhá věc směřuje ke kvalitě. Tedy celý ten systém v následujících letech má směřovat k možnosti zkvalitnění výuky přes dělení hodin a jakoby individualizovaném přístupu.

To znamená, že pokud jsem tady v něčem říkal, že jsem nespokojen s minulým rozpočtem, tak že to nebylo propsáno do střednědobých výdajových rámců.

Tolik asi úvodní vstup. Dále budu reagovat na další řečníky. Děkuji panu ministrovi a mám tady tři faktické poznámky.

Za prvé, usnesení, které tady projednáváme a jehož naplňování projednáváme, prosadily právě strany vládní koalice. Myslím si, že je docela důležité to říct. Nikdy předtím, deset, patnáct let předtím, žádná debata na půdě Sněmovny ani usnesení Sněmovny o vzdělávání a o financování vzdělávání nebylo ani navrženo, ani přijato. Je poctivé to přiznat. Druhá věc.

A já věřím, že společně, nejenom koalice, ale i ostatní politické strany ve Sněmovně, naplnění usnesení zvládneme a dokážeme. Chtěla bych jenom poznamenat, že abychom ten cíl dosáhli, nesmíme zapomínat na navyšování platů nepedagogů. A všichni víme, že školy jsou jednolitý mechanismus, a pokud nebudeme navyšovat platy nepedagogů, ředitelé si s tím neporadí a budou finance přelévat.

Taková je realita. Já podporuji změny financování škol a věřím, že pan ministr školství postupuje z hlediska harmonogramu tak, jak má, a komunikuje napříč politickým spektrem.